Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Ten stejný bod aby byl pevně zařazen na 4. 5. po již pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 270, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 77. Návrh byl zamítnut. Dále budeme hlasovat, aby tento bod byl zařazen na program 5. 5. po již pevně zařazených bodech.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Nyní tedy ve stejném pořadí budeme hlasovat o bodu číslo 45. Nejprve zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro jeho zařazení na dnešní dne po již pevně zařazených bodech, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení bodu číslo 45 na zítřek po již pevně zařazených bodech, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 275, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 75. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 277, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 74. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 278, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 76. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen pevně jako první bod po již pevně zařazených bodech. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 281, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 38, proti 78. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen v pátek 22. dubna po již pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut.

Dobře.

Kdo je proti?